44. Z pověření vlády tento návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, obsah návrhu zákona vychází zejména z tezí nové právní úpravy zpracované v předminulém volebním období tehdejším podvýborem pro obecní policii a soukromé bezpečnostní služby výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny. Jde z našeho pohledu o vyvážený návrh nového zákona, který upravuje bezpečnostní činnosti vykonávané zejména podnikateli pro jiné nebo kýmkoli pro vlastní potřebu, tedy tzv. nekomerčně.

Dalším kritériem, které tato norma upravuje, je upravení základních principů vztahů soukromých bezpečnostních služeb s dalšími subjekty. Dalším kritériem je vymezení přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnostní činnosti a sankcí za ně ukládaných, včetně odjímání licencí, a v neposlední řadě potom zakotvení kontroly výkonu bezpečnostní činnosti těchto služeb státem. Za základy nové právní úpravy považuji především stanovení právního rámce výkonu bezpečnostní činnosti a jasného vymezení okruhu působnosti soukromých bezpečnostních služeb. Další aspekt, který považuji za důležitý, je bezpečnostní prověrka subjektů působících v oblasti komerční bezpečnosti.

A v neposlední řadě je to odstranění absence právní úpravy, kterou Česká republika doposud neměla, a jsme pouze jednou z mála zemí, které takovouto úpravu v rámci Evropské unie nemají. Nová právní úprava s sebou nese zvýšené náklady na straně státu, zejména pak na straně Ministerstva vnitra, které jsou spojené s personálním a materiálním zajištěním vydávání, případně odjímání nebo pozastavování platných licencí k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, dále pak k registraci osob, které budou vykonávat vybrané bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu, a v neposlední řadě ještě také kontroly dodržování povinnosti provozovatelů a osob, které budou vykonávat vybrané bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu, ukládat sankce a řešit případné stížnosti a námitky ze strany dotčených subjektů. Závěrem mého vystoupení mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že výsledkem dalšího legislativního procesu bude přijetí kvalitního zákona, který bude přínosem pro podnikatele v oblasti soukromých bezpečnostních služeb a především pro jejich zákazníky. K tomu nepochybně přispěje komplexní poslanecký pozměňovací návrh, který připravil podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, jehož cílem je zejména zpřísnění podmínek k výkonu bezpečnostní činnosti soukromých detektivů tak, aby v budoucnu nemohlo docházet k zneužívání takto poskytovaných služeb. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Bronislava Schwarze, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji. Dobré už odpoledne, pane místopředsedo.

Ale je to takhle tlusté, ještě jednou, a je to o bezpečnostních agenturách. Jinak těch šest základních bodů pan ministr popsal. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pane místopředsedo, já to mám na déle než na čtyři minuty.

Pardon?

A je tady s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Doufám, pane předsedající, že jsem vám neskočil do toku myšlenek. Jen jsem chtěl upozornit, že bychom měli vyřadit všechny body z této schůze a ukončit ji, než se rozejdeme na oběd. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o vyřazení zbývajících bodů schůze. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Vyřadili jsme všechny zbývající body.